152.

U stolku zpravodajů již zaujal místo pan ministr průmyslu a taktéž zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Urban. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Pane ministře, máte slovo. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych ve třetím čtení uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona. Zákonem jsou navrhovány změny 13 zákonů, zejména legislativně technické povahy. K návrhu zákona nebyly uplatněny pozměňovací návrhy. Já děkuji, pane ministře, a otevírám rozpravu. Do rozpravy neeviduji žádnou přihlášku, tudíž rozpravu končím. Táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Tak ještě pan zpravodaj.

Děkuji.

Kdyby to nešlo, tak poprosím některého z ministrů, aby ji ještě otevřel. Potřebuji tady načíst jednu větu legislativně technické úpravy. Já poprosím některého z ministrů, ale pan navrhovatel by to správně být neměl. Takže bych prosila jiného člena vlády. Prosím, pane premiére, máte slovo. Dobrý den, já chci popřát Poslanecké sněmovně pěkné dopoledne. Prosím, pane zpravodaji. Tak abychom měli všechno správně. Dovolte tedy, abych načetl legislativně technickou připomínku ke sněmovnímu tisku 561.

To je všechno. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy? Není tomu tak, tudíž rozpravu končím. A nyní prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování. Prosím, máte slovo. Procedura bude jednoduchá.

Tedy procedura by byla taková, že bychom hlasovali o legislativně technické připomínce a pak o zákonu jako celku. Ano. Já se táži, zda má někdo námitku vůči proceduře. Myslím, že ji nemusíme nechat hlasovat.

Proti?

Nyní prosím přikročme k jednotlivým hlasováním. Nyní bychom hlasovali o legislativně technické připomínce.

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat.